Tuto část zákona připravilo Ministerstvo zemědělství.

V případě jeho nepřijetí nesplní Česká republika své závazky vyplývající z členství v Evropské unii. Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny doporučil s návrhem vyslovit souhlas. Děkuji pěkně. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 311/1. Poprosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro zdravotnictví, paní poslankyně Michaela Šebelová, a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milí kolegové a kolegyně, vážení ministři, zdravotnický výbor se jako garanční výbor tímto návrhem zákona zabýval na své 19. schůzi dne 1. února a přijal následující usnesení: